Tahleta rychlost nám tam vadí, že to bude mít vliv už na aktuální dění někde jinde. A ta změna zákona vlastně dohání proces něčeho jiného, někde výběru. A jak jsem řekl na těch příkladech, opakuje se to.

Prosím, paní předsedkyně. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Takže to se samozřejmě naprosto dá lehce odlišit, takže já se nikdy nespletu. A teď k tomu dalšímu.

A pořád jsem nedostala tu odpověď na otázku, kterou kladu. Řekněte to na rovinu, vždyť přece všichni víme, o co jde. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já tady poslouchám tu košatou diskusi, ona je taková vtipná, kdyby to nebylo tak smutné. A v zásadě je tady jenom jeden člověk, který to obhajuje za celou vládní koalici, pan kolega Jakob.

Ta novela má trošku nějaký jiný úkol.

Jasně, bolelo to, byli tu vězni, těžký to... Ale pánové se to naučili lépe, sofistikovaně. Takže pojďme do projednávání toho zákona a bude tady ještě určitě horko. Děkuju. Nyní pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím. Já moc děkuji, paní předsedající. Opravdu, když tady vidím řady vládní koalice, kdy oni se mimořádnou schůzí Sněmovny snaží už poněkolikáté protlačit tento vládní návrh, tak ta odpověď pro paní kolegyni Peštovou je jednoduchá: Protože to ti poslanci nemají ve svých rukách. Oni prostě i přesto, že by s tím nesouhlasili, tak nemohou tu ruku zvednout jinak, protože je tady pouze pár poslanců, kteří tuto novelu tlačí, jsou domluveni s některými senátory, kteří tuto novelu taktéž tlačí, poněvadž jednoduchá věc je to datum, a to je, že během června se má navolit nový generální ředitel. A musí si to pohlídat, a když oni zvýší své počty na 18 z 15, tak nejenže zatíží rozpočet České televize úplně zbytečně, který víme, jak je napjatý, ale samozřejmě že budou chtít změnou kvora si tam dosadit svého vlastního člověka. Takže já znovu i skrze své kolegy vyzývám pana ministra kultury, aby nám odpověděl na jednu jedinou otázku: Proč není možné podpořit pozměňovací návrh pana kolegy Babky, aby se odložilo projednávání tohoto zákona, nebo aby jeho účinnost nabyla až příští rok po volbě generálního ředitele?

To, že jste vládou, která skutečně šlape po svobodě slova nejen tímto zákonem, ale i obecně, tak je to, co jste udělali na začátku vašeho volebního období.

Děkuji. A nyní paní poslankyně Jana Pastuchová se svou faktickou, pan poslanec Ondřej Babka se může připravit. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych úplně krátce zareagovala jenom na slova, vaším prostřednictvím, pana předsedy Výborného, který nám tady sdělil, že mají ve svém programovém prohlášení nějaký závazek. No tak já čtu v médiích, že programové prohlášení vlády se bude měnit, takže nevím, jestli tento závazek je zrovna tak důležitý.

Dále tím, že ve 14 hodin už jednat nebudeme, což nejednáme celou Poslaneckou sněmovnu, protože vláda si musí mít svoji vládu ve středu a nemůže ji mít třeba v pondělí. Takže znovu, pane předsedo, vy budete měnit programové prohlášení vlády, jak všichni víme, ale toto je váš závazek. Děkuji pěkně za dodržení času. Děkuji za slovo. Pane předsedo, já nerozumím tomu, proč jste nám tady citoval z jednacího řádu Sněmovny, čemu se máme věnovat ve třetím čtení. Byl jste to koneckonců vy, kdo jste první reagoval faktickou poznámku a otevřel jste jazykové okénko, které bylo úplně mimo téma. My to moc dobře víme.

Je tomu tak, děkuji. Prosím. Vážená paní předsedající, i já budu reagovat na vystoupení pana předsedy Jakoba.

Ale ono tomu tak samozřejmě není. I tam se dostáváme na to, že budou dvě třetiny a jedna třetina. O ničem jiném to není.

Což v současné době si myslím, že je docela potřebné.